Víte, já jsem před svojí politickou kariérou působil v médiích dvanáct let, řadu z těch bývalých radních jsem osobně znal a ten článek si klidně dohledejte. Žalobou se domáhali toho, aby jim ta velká mediální rada doplatila mzdu od jejich odvolání až do vypršení šestiletého funkčního období.

Tehdejší premiér Špidla vysílací radu odvolal, protože podle tehdejší Sněmovny opakovaně závažně neplnila své povinnosti. Část tehdejších poslanců považovala Radu za viníka toho, že republika arbitráž prohrála. Docela důležitý je v tom článku poslední odstavec.

Ti, kteří úspěšně prošli tím soudem, tvrdili, že tahle zpráva komise té Sněmovny jednoznačně vyvrátila jejich odpovědnost. Fakt si, kolegyně a kolegové, tohle zvažte, jestli do tohohle chcete jít, byť ten zákon dnes tedy máme mírně upravený, asi technikálie je to, že už neodvolává premiér na základě nějakého doporučení nebo názoru Sněmovny, ale že ten krok může učinit přímo Sněmovna, je to na základě novely dotčeného zákona z loňského roku, ale opravdu velmi pečlivě si zvažte, jestli pro něco takového chcete zvednout ruku, i když můžete můj apel se zapálenou sirkou do krabičky odmítnout tím, že přece máte imunitu a vy za žádné škody neručíte. Napáchali jste jí koneckonců mnohem víc při práci se státním rozpočtem a s ekonomikou naší republiky, přesto na vás apeluji.